Ať už jsou to úseky, které vláda schválila v rámci nadlimitních zakázek, kde proběhla výběrová řízení a následně odvolání na Úřad na ochranu hospodářské soutěže ze strany soutěžících zhotovitelů, a my dnes připravujeme a do konce září zasedne rozkladová komise na Ministerstvu dopravy, která byla měla původní verdikt ke dvěma úsekům dálnice D3 BorekŠevětín, ŠevětínÚsilné potvrdit své rozhodnutí ve výběrových komisích, tak abychom mohli potom následně pokračovat dál a zahájit tyto úseky pokud možno ještě v letošním roce. Tato silnice, nebo dálnice, abych byl úplně přesný a nebyl zase kritizován médii, že říkám rychlostní silnice a myslím dálnici, tato dálnice je skutečně velmi důležitá. Je to prioritou této vlády.

Pro tento úsek rychlostní komunikace byla v červenci tohoto roku schválena studie proveditelnosti souboru staveb s názvem R3 Třebonín Dolní Dvořiště.

K tomu, abychom mohli pokračovat dál, je třeba uzavřít mezi Českou republikou a Rakouskem mezistátní smlouvu. Tu v této chvíli uzavřenou nemáme a nemáme přesně specifikované souřadnice místa napojení. I tady už jsme pokročili dál.

Byly vytvořeny odborné týmy na Ředitelství silnic a dálnic a rakouském ASFINAGu za účasti našeho zastupitelského sboru ve Vídni, kde pan současný velvyslanec se velmi aktivně podílel při své bývalé diplomatické misi ve Spolkové republice Německo a účastnil se takovéto dohody, která byla mezi Spolkovou republikou a Českou republikou uzavřena k dálnici D5. Takže má bohaté zkušenosti a je nám velmi k dispozici a nápomocný pro to, abychom dořešili i tuto formální záležitost, a tím jednoznačně deklarovali místo napojení. Nikdo by už v budoucnu nemohl zpochybnit, zda v rámci projednávaného územního řízení je ono místo napojení to správné, či nikoliv.

Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Poprosím pana poslance o jeho doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Tedy znova vás žádám a prosím, abyste maximálně urychlili proces stanovení přechodového bodu a celé přípravy stavby dálnice.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, pan ministr už patrně nechce reagovat. Děkuji. Přejdeme k druhé interpelaci, kde pan poslanec Karamazov který je ale bohužel nepřítomen, takže patrně nebude interpelovat paní ministryni Helenu Válkovou. Paní ministryně vypadá smutně, že ji to mrzí. Ruším tedy jeho interpelaci pro nepřítomnost. Taktéž nepřítomný, takže ruším interpelaci pana poslance Holečka. A čtvrtá interpelace pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy Antonína Prachaře, ve věci rozvoje dálniční sítě. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moje interpelace bude záměrně položena obecným jazykem, nikoliv odborným jazykem v oblasti komunikačních sítí. Oba totiž společně s panem ministrem pocházíme ze střední Moravy. A jako Středomoravák jsem celé poslední čtvrtstoletí vždy opakovaně přemýšlel při překračování hranic do Rakouska směrem na Vídeň nad onou zvláštní symbolickou situací, kdy dodnes občané České republiky tam musí cestovat po složitých místních komunikacích, přes vesničky na začátku rakouského území. Vždycky to pro mne byl symbol oné rozdělené Evropy čtyřicet let po válce, symbol, jak se dvě přirozeně spolu vždy sousedící území oddělily od sebe, včetně toho oddělení neexistencí dálniční sítě. My jsme tady na půdě Poslanecké sněmovny nedávno slyšeli expresivní výrazy o tom, že se za čtvrtstoletí po listopadu neudělaly ani ty podělané dálnice. Mně nedávné rozhodnutí, kterým jsme zafixovali ten stav, že plynulé propojení mezi Českou republikou a Vídní v podstatě v tuto chvíli ani neplánujeme a chystáme propojení, možná sofistikovanější, to jest obchvaty obsahující sítí, ale stále těch nižších tříd komunikací. Mně toto strategické rozhodnutí přijde skandální, přijde mně jako rezignace na standard, který funguje všude ve středoevropských zemích široko daleko okolo, a proto bych se chtěl pana ministra zeptat touto cestou, jaké důvody skutečně vedly k tomu, že jsme v této oblasti rezignovali na to, že nebudeme schopni propojit moravské území s metropolí, která je dokonce geograficky bližší, než je Praha, naše hlavní město. Přijde mi to neuvěřitelné a ty důvody bych chtěl slyšet v daleko hlubší argumentaci, než jaká zazněla na půdě médií. Děkuji panu poslanci Novotnému a poprosím pana ministra dopravy o odpověď na tuto interpelaci.